Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mám tu dnes představit návrh novely zákona o zbraních, který do českého právního řádu zavádí v ČR široce odmítanou směrnici o zbraních.

To znamená, máme povinnost tuto směrnici implementovat.

A upozorňuji, že by se ta pokuta platila z rozpočtu Ministerstva vnitra.

A to je přesně to, co proběhlo. Já chci poděkovat všem těm, kteří se podíleli tady v Poslanecké sněmovně i mimo ni na hledání řešení. Jsem přesvědčen, že to řešení tady dnes máme.